Postupně popíšu jenom ty hlavní změny a v závěru uvedu i jeden pozitivní dopad, který přináší tento zákon.

Dodnes byli informováni ministři o všech představených.

Obecně stejný princip je u všech. V případě, že služební místo není v prvním kole obsazeno, ve druhém kole se mohou zúčastnit odborníci zvnějšku v podstatě s nižší praxí než úředníci. Uchazeči označení v prvním kole jako úspěšní a posléze nevybraní se můžou potom v tom případě maximálně tak soudit.

Postup totiž lze označit zcela jasně za netransparentní. Pro představu uvedu příklad. Představte si, že hledáme místo náměstka pro vnitřní bezpečnost. V druhém kole se přihlásí ředitel bezpečnostní agentury, která hlídá tři obchodní domy. Jeho práci lze obecně nazvat jako obor služby bezpečnost. Nebo jiný příklad. Člen statutárního orgánu firmy zabývající se včelařstvím se potom může stát bez větších problémů náměstkem ministra zemědělství.

A myslím, že perlou celé novely je § 155, který se týká služebního hodnocení. Tak a) rozšíření počtu výsledků o velmi dobré, nedostatečné už budou poslední dvě, tj. dostačující výsledky a nevyhovující důsledky, b) služební hodnocení se provádí podle potřeby, opakovat se může po čtyřiceti odsloužených dnech, tzn. hodnocení může probíhat prakticky permanentně, c) pokud je hodnocení dostatečné nebo nevyhovující, musí se podle § 40 provést znovu.

Zmínil jsem jeden pozitivní dopad tohoto zákona, já jej zmíním. Máteli dvě po sobě jdoucí vynikající služební hodnocení, lze státního zaměstnance zařadit i na služební místo v platové třídě o jeden stupeň vyšší, než je dosavadní služební místo abych pouze nekritizoval.

Děkuji panu poslanci Janu Bartoškovi.

Ale toho tady nevidím... Už je tady. Máte slovo. Já se omlouvám za drobné zpoždění, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl jenom zopakovat naše vystoupení, které tady zaznělo, pro ty, kteří tady nebyli, nebo pro ty, kteří sledují dnešní jednání Poslanecké sněmovny. My jsme se tímto zákonem zabývali. Náš hlavní argument byl, že jsou zde důležitější zákony.

Původně jsme chtěli pouze doporučit vrátit návrh k přepracování, ale de facto vzhledem k té situaci, kterou teď máme, jsme načetli návrh na zamítnutí. Děkuji. Ještě pan poslanec Jaroslav Faltýnek se hlásí do rozpravy.

A to byl ten hlavní argument, který tehdy bohužel většinově v té debatě zvítězil. Děkuji. Krátká reakce vaším prostřednictvím k panu předsedovi Faltýnkovi. A pravda, byl to taky první zákon, v němž vaše strana porušila koaliční smlouvu při hlasování v Poslanecké sněmovně. A jasně, řešili jsme to spolu opakovaně, vy to víte velmi dobře. Samozřejmě, je potřeba, aby ve státní službě byli lidi, kteří jsou kompetentní, vzdělaní, aby byli motivovaní ve státní službě zůstat, aby měli možnost růstu. Já chápu, že dneska je v módě do úředníků kopat a říkat, že berou peníze za nic.

To znamená, máme rozdílný pohled na věc. A tehdy ten argument od nás zazníval, jestliže stát investuje i do vzdělávání úředníků, měli by primárně ti úředníci mít možnost ucházet se o ty pozice, a nechť zvítězí ti, kteří jsou řekněme nejšikovnější, nejlepší. Nyní pan poslanec Jan Chvojka přihlášený do rozpravy.